Jako neúplné se v tomto zákoně jeví vymezení geodetických základů, a to zejména s ohledem na rozvoj globálních navigačních satelitních systémů.

V případě ochrany značek základního bodového pole hovoří současný zákon o chráněném území, ačkoliv současná právní terminologie v jiných zákonech v obdobné souvislosti používá pojem ochranné pásmo.

V současné právní úpravě se tak bez jednoznačného řešení střetává odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, nesprávným úředním postupem a osobní odpovědností fyzické osoby s úředním oprávněním v případě porušení povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním či ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgánem veřejné moci a současně dochází ke střetu odpovědnosti podle zeměměřického zákona a kárné odpovědnosti státního zaměstnance podle zákona o státní službě.

Drobná zpřesnění vyžadují i ustanovení o přestupcích.

Bude to dopad pozitivní, neboť dojde k odbourání finanční a administrativních zátěže podnikatelů při získávání geoprostorových informací. Dojde také k odbourání některých administrativních povinností ze strany podnikatelů, odstranění nejasností a zjednodušení přístupu k údajům o ochranných pásmech, značek bodů základních bodových polí a prostřednictvím základního registru územní identifikace adres a nemovitostí. Sociální dopady tento zákon nemá.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Na 90 dnů prodloužení, ano, děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo.

A zjistila jsem, že těchto případů jsou mraky, ano, jsou mraky, a ono by se to dalo řešit. Takže jsem samozřejmě zapracovala a tím, že ve správním, nebo ten správní řád, podle správního řádu jsme na ministerstvu jeli, tak jsem si tu práci dala, a budu předkládat pozměňovací návrh, který samozřejmě tuto možnost umožňuje. To znamená, že pokud tam někdo udělá chybu, tato instituce samozřejmě může zastavit řízení tím, že ona vezme zpětvzetí této žádosti, vrátí peníze a předloží znovu, protože v dnešní době i 2 000 korun pro každého člověka není málo.

Samozřejmě, rozumím tomu...

To je zcela legitimní a já se nedivím. Nikdy nevíte, co ten partner si vezme za dalšího partnera. A potom samozřejmě se může stát nebo ne, stát, může se stát a stane se, že ten dotyčný člověk zemře je to pravda, na zdraví, prostřednictvím pana předsedajícího tudíž už pozbývá tato pojistka svého opodstatnění, a i tak potom se musí platit tento poplatek 2 000 korun. Máte věcné břemeno, to věcné břemeno je tam oprávněně dané, já tomu rozumím, že každý si chrání své zájmy, ale v momentě, když ten člověk zemře, je zbytečné, aby věcné břemeno a za ten výmaz platil člověk, který je dědicem. To je taky nesmysl.

Nebude ho to stát nic a ten úkon bude vykonán.

Zde vidím ještě...

Děkuji za pozornost. Děkuji. Reagovat s faktickou chce ještě paní poslankyně Peštová.